Děkuji. Zajištění řádného řízení pojišťoven prostřednictvím účinného řídicího a kontrolního systému, povinnost pojišťoven dodržovat solventnostní kapitálový požadavek určený na základě jejich skutečného rizikového profilu.

Kapitál v rámci skupiny bude muset být rozložen tak, aby byl k dispozici na ochranu pojištěných osob, nebo finanční situaci pojišťovny mohou ovlivnit také koncentrace rizik a operace uvnitř skupiny, jejíž je pojišťovna součástí.

Tyto informace budou muset být bezplatně zpřístupněny veřejnosti, a to i na úrovni skupiny.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji, pane předsedající.

Pardon, já jsem to jenom chtěl takto lehce uvést.

Takže ještě jednou.

Nízká hodnota odkupného vyplývá ze způsobu, jakým pojišťovny v současnosti na klientech uplatňují náklady související se sjednáním životního pojištění. Tento mechanismus předplacených nákladů pak přispívá k častému přepojišťování, a tedy i k celkovému zdražování produktu životního pojištění pro klienty. Přepojišťování je přitom, jak se dlouhodobě ukazuje, systémovým problémem vznikajícím jak při zprostředkování pojištění, tak i při přímém prodeji na pobočkách pojišťoven. Předmětem nové úpravy je proto pravidlo o povinném rozložení pořizovacích nákladů pojišťovny na sjednání životního pojištění do období pěti let. Při předčasném ukončení smlouvy bude tak klientům na odkupném vyplacena vyšší částka, než je tomu v současnosti. Toto pravidlo se logicky vztahuje pouze na ta životní pojištění, u kterých podle pojistné smlouvy vzniká právo na výplatu odkupného.

Navrhovaná regulace zde stanoví, že dojdeli v prvních pěti letech z jakéhokoliv důvodu ke stornu pojištění, náleží pojišťovacímu zprostředkovateli vždy jen ta část provize, která odpovídá skutečné době trvání pojištění.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Znovu prosím levou část sálu, aby se uklidnila.

Já to tedy zestručním. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně atd., aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 38, o pojišťovacích zprostředkovatelích atd., schválil bez připomínek já k tomu dodávám zatím bez připomínek a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Dobře, děkuji.

Jak již jsem v prvním čtení uvedl, je to podle mého názoru docela škoda.

Dovolte mi stručně zmínit, například co se týká tyto oblasti registrů zprostředkovatelů vedených u České národní banky, nebo posílení pravomocí České národní banky pro odebírání licencí zprostředkovatelům, nebo nastavení lepších podmínek pro zvýšení profesně odborné způsobilosti zprostředkovatelů. Tím vším bychom mohli podle mého názoru vyloučit z trhu ty zprostředkovatele, kteří finanční trh svým jednáním poškozují nekvalitou zprostředkování, bezdůvodným přesjednáváním smluv klientů s cílem získání odměny finančními podvody apod. Jak již jsem řekl, tato novela obsahuje zdůrazňuji jen návrh regulace odměn za zprostředkování životního pojištění, a to jak rezervotvorného, tak i rizikového. Já na to upozorňuji tedy. A jelikož nechci být obviněn, že zneužívám roli zpravodaje, avizuji, že se hlásím do obecné rozpravy, kdy se chci přítomného pana ministra financí na něco zeptat a něco si ujasnit jako řadový poslanec. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu.

Budu mezi Šinclem a Šinclem.

Ne že bych byl tak netrpělivý.

Pak k mému překvapení byl pan poslanec Šincl označen jako nepřítel státu a výsledkem bylo nepřijetí zákona.

Nicméně jsem připouštěl, že problém s výší odkupného reálně u jednoho typu pojistných smluv existuje.